S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Děkuji za slovo. To bylo opravdu vtipné.

Tam má být souvislosti s přípravou a rozhodnutím o provedení reorganizace podle mého názoru. Znovu opakuji, prosím, že v podrobné rozpravě se dostaneme na návrhy usnesení. S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm s přednostním právem pan ministr Chovanec. Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jestli jsem měl kdy pochybnosti o tom, že je potřeba tu vyšetřovací komisi zřídit, tak po vystoupení pana ministra Pelikána a některých dalších vystoupeních mám dojem, že je to ještě vážnější, než jsem si myslel. A prosím, vždycky jsem se zastal postupu státního zastupitelství, protože to je jediný orgán, který může ukládat vyšetřovatelům Policie České republiky, jak mají postupovat.

Já jsem pro to, abychom se už věnovali přímo zřízení této komise. Děkuji. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážil jsem, jestli mám dnes vystupovat, ale když tu slyším některá ta nařčení, obvinění a pochyby, tak v zájmu stability Policie České republiky si myslím, že bych vystoupit měl. Vážený pane kolego, já jsem byl u toho, kdy jsem měl dva policejní prezidenty, kdy jsem měl pana Lessyho, který byl účelově kriminalizován, a měl jsem pana Červíčka, a musel jsem to nějak vyřešit.

Tak jakých pět let?

A prosím pěkně, ten proces znamená to, že se vytváří manažerská střecha dvou útvarů, které spolu prostě nespolupracují ideálně tak, jak by chtěly policejní špičky. Z těchto dvou útvarů sedm manažerů dva ředitelé, pět náměstků se mělo stát součástí té střechy, kde je osm míst. A samozřejmě byl naprostý předpoklad, že tito manažeři se tam přendají do té střechy, že tam budou pracovat.

On se toho výběru musí zúčastnit. Rozuměl bych, že někteří policisté se toho výběru zúčastní, neuspějí a pak to kritizují. Ale nepokusit se tu funkci získat, odejít a vytvářet tady určitou politickomediální kauzu...

A myslím si, že zásada spravedlnosti je, že jsou slyšeny všechny strany. Ano, to je pravda.

Ale nikdo z toho výboru nikdo nerozporoval právo policejního prezidenta, aby podepsal technické opatření. Existuje nahrávka. A všichni řekli: To je plně v kompetenci policejního prezidenta, je to jeho zákonná možnost.

Byly dány technické podmínky, aby se to nestalo.

Já nevím, co to je v médiích policejní špičky, jestli to jsou tři policisté, čtyři, sedm? Byl jsem připraven pro potřeby toho výboru je zprostit mlčenlivosti.

A mně to nepřijde správné. Až se ta komise sejde, požádá dotčený policejní orgán o součinnost. Ta komise má ve své podstatě právo žádat vysvětlení. A já si nemyslím, že ta komise to musí zkoumat měsíce a měsíce. Takže za mě je to takto, dámy a pánové.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý večer všem. Pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vaše vystoupení bylo dojemné, já jsem na něj zvyklý, vždycky jsem si ho vážil, protože bylo k věci. Nebudu se bavit o vyšetřovací komisi.

Promiňte, ale to svědčí o profesionalitě. To je jediná moje otázka. Ale už jenom pro sebe. Nechci odpověď.

Ale udělat ji bez těch lidí a bez státních zástupců, kteří se týkají tohohle ministra, si myslím, že je trošku amatérské. To je všechno, co jsem chtěl. Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Benda ještě.

Jenom jedno upozornění k tomu, co tady teď říkal pan ministr o zbavování mlčenlivosti.

To je první poznámka. Druhá poznámka o dnešním celém vystupování některých představitelů a říkám záměrně některých představitelů hnutí ANO, ať už dopoledne, nebo teď v této fázi, tak si myslím, že klíčovou otázkou, která by měla být v zadání komise, a nenavrhnu to, protože si myslím, že to zadání je dostatečně obecné, je vyšetření vazeb Andreje Babiše a pana plukovníka Šlachty, a jak to v minulosti bylo, je a proč se odehrává tanec posledního měsíce.